Oba dva se týkají zákonů, které se dotýkají hlavního města Prahy. Důvod je zcela zřejmý. Praha se pod vládou hnutí ANO dostala po roce od svého ustanovení do poměrně permanentního chaosu. Každý, kdo máte možnost sledovat poslední zasedání zastupitelstva, tak včera úspěšně doběhlo na třetí pokus říjnové zasedání zastupitelstva, ačkoliv už máme konec listopadu.

Nebo by to možná mohlo možná dojít až k předčasným volbám, pokud by se zasedání zastupitelstva šest měsíců nesešlo. Z tohoto důvodu je nanejvýš potřebné, aby bylo jasno v základních věcech. Podle jakého zákona se budou řídit volby do Zastupitelstva hlavního města Prahy a kolik bude mít Praha volebních obvodů.

Tehdy ještě pan poslanec Podivínský, vážená paní předsedkyně, taktéž vy a pan Matěj Fichtner. Jedná se tedy o poněkud širokou podporu napříč spektrem, nicméně jak jsme mohli býti svědky, když se projednával tento sněmovní tisk zde na plénu, tak byl odkázán do výboru, kde ovšem nezískal tak zcela jednoznačnou podporu. Například na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj byl projednáván dvakrát. Poprvé to bylo v září 2014, kdy výbor přerušil projednávání, a podruhé projednával 14. ledna 2015, tedy zanedlouho oslavíme první výročí. A výbor pro veřejnou správu doporučil tento zákon zamítnout. To znamená, myslím si, že by bylo velmi dobré, abychom projednali tento zákon v co nejkratší době, protože pokud nám tento zákon tady leží rok a půl a do konce tohoto volebního období máme pouze dva roky, tak se také může stát, že při té rychlosti, jakou Sněmovna projednává zákony, což mě osobně velmi netěší, tak by se také mohlo stát, že na tento sněmovní tisk už vůbec nedojde.

Tato novela byla tady předložena už v roce 2014. Původním předkladatelem za Zastupitelstvo hlavního města Prahy, a tady bych velice apeloval, byl tehdy primátor Tomáš Hudeček a po loňských volbách se s tímto tiskem ztotožnila primátorka paní Adriana Krnáčová. Já bych doporučoval, abychom ještě měli možnost za stávajícího vedení hlavního města Prahy, které je s tímto návrhem ztotožněno, aby byla možnost tento zákon také projednat a zbytečně jsme to neodkládali. Děkuji vám. Já děkuji.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážená vládo nebo ministři někteří, kteří tady jste přítomní. Vážené kolegyně, vážení kolegové i já bych vás chtěla poprosit o pozornost a o zařazení nebo předřazení jednoho bodu z našeho programu, který máme schválen. Jedná se o bod číslo 30 a já jsem tento svůj požadavek avizovala již včera během interpelace, kterou jsem podávala na ministryni práce a sociálních věcí paní Michaelu MarksovouTominovou, protože jsme včera právě během interpelací řešili otázku zákona, který nám byl předložen Senátem.

Myslím si, že vzhledem k tomu, že to je věc, která se týká veřejné služby, tedy dlouhodobě nezaměstnaných, tak by i vám mělo záležet na tom, abychom se s tímto fenoménem nějak pokoušeli vypořádat. Sice samozřejmě v současné době je nezaměstnanost poměrně nebo rekordně nízká.

Proto tedy navrhuji tento zákon předřadit a konkrétně jej zařadit na 8. 12. 2015, a to po pevně zařazených bodech.

Tento návrh vám tedy trošku ještě připomenu, protože on už ve Sněmovně leží poměrně dlouhou dobu.

Využívaly veřejné služby právě k tomu, aby motivovaly lidi, kteří jsou dlouhodobě závislí na pomoci státu, na sociálních dávkách, k tomu, aby se vrátili na trh práce alespoň částečně, aby si obnovili nebo alespoň ponechali část svých pracovních návyků, chodili do práce a byli i užiteční. Myslím si, že je to i pro ně velmi důležité a že i pro tuto skupinu obyvatel je důležitá naše podpora. Nebudu tedy už dále zdržovat, i když bych vám samozřejmě mohla říci, jaká byla cesta tohoto tisku ve Sněmovně, protože jsem jeho zpravodajkou a mám to velmi dobře zmapované. Opravdu je to téměř rok, co jsme se mu věnovali v prvním čtení, takže už rok tato novela čeká na projednání. Ale jak jsem byla včera paní ministryní upozorněna, tak se vládní koalice na tomto celkem shoduje a bylo to známo i v jednání sociálního výboru, který zákon hned potom, co prošel prvním čtením, dvakrát projednával. A vlastně několik poslanců předložilo i pozměňující návrhy. Jsou to věci, které jsou smysluplné, shodli jsme se na nich napříč politickým spektrem. Takže věřím tomu, že i tento můj návrh dneska od vás získá podporu. Děkuji, paní poslankyně za dodržení časového limitu. To byla poslední přihláška k návrhu na změnu schváleného pořadu. S přednostním právem pan poslanec Laudát. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, měl jsem za to, že jsme se dohodli.

Já tedy tak učiním. Chtěla jsem to udělat ještě předtím, než vy jste přišel k mikrofonu, protože vidím, že dohoda nebyla.